Dobrý den, děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jak tady bylo uvedeno, hospodářský výbor jako garanční výbor projednal návrh 14. 4. a vydal toto usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 107 ve znění předloženého vládního návrhu zákona; II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrženého zákona; III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru; A nakonec IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji za slovo. Děkuji, pane poslanče. Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych chtěla vystoupit spíš k otázce...

Chtěla bych právě tohoto zákona využít, a trochu mně to tam chybí, že jsme se hloubkově tímto nezabývali, zvláště když pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu o tomto problému věděli, protože jsme ho v bývalých volebních obdobích neustále řešili, že vlastně ta kompetenčnost třeba na straně Německa, protože většina třeba těch německých výrobků tady je, nebyla, a my jsme nebyli schopni prokázat, že potom vlastně se i ta cenová politika odvíjí od toho, že ta kompetenčnost jednotlivých orgánů a výměna informací, co se týká výsledků dozoru, je různorodá.

Já to chápu, je to samozřejmě pro spotřebitele pozitivní, my mu zajišťujeme jakési bezpečí, ale já bych byla ráda, kdybychom pak rozšířili možnosti předávání výsledků jednotlivých kontrol, aby se potom prokázaly prostě věci, které jsou na tom evropském trhu a které bychom spíš měli považovat ne za pomoc, ale za nešvar z toho důvodu, že vlastně není potom možnost výměny těchto informací k tomu, aby bylo nadále pokračováno v té vlastně kontrolní činnosti a prokázání některých nekalých praktik ze strany jiných zemí, co se týká podpor, které jakýmsi způsobem potom upravují konečnou výslednou cenu na ty výrobky. Takže já postrádám, že by vlastně naše Ministerstvo průmyslu a obchodu se tím zabývalo. Jsme ve druhém čtení.

A tam jsme znovu zmiňovali tuhletu nemožnost našich kompetenčních orgánů prokázat určité věci, kdy na ně uvalujeme povinnosti, ale vlastně oni nemají žádnou výhodu, co se týká pak prokazování nějakých nekalých nechci říct praktik, ale prostě nedovolených podpor ze strany jiných zemí. Nicméně bychom byli rádi, aby když už se bavíme o tom, že máme všichni stejné povinnosti, tak abychom měli i všichni stejná práva.

Takže pokud by Ministerstvo průmyslu a pan ministr, když je tady přítomen, tak bych byla ráda, i kdyby tuto otázku se svými náměstky prodiskutoval, popřípadě si k tomu zavolal orgán ÚOHS, pana ředitele, aby se pobavil o těch kompetencích, a pak prokazování určitých věcí, které by měly být v pravomoci, protože je to narušování hospodářské soutěže. Děkuji za pozornost. Pane poslanče, prosím.

Jak již bylo řečeno, cílem toho předloženého návrhu zákona je implementace nařízení Evropského parlamentu, nebudu číst ta čísla, kde jde zejména o určení ústředního styčného úřadu a stanovení jeho úkolu.

Stanovení opatření a postup jejich ukládání v případě zjištění porušení požadavků, jinými slovy se tady vlastně kladou další řekněme povinnosti na ty dozorové orgány a dává se to do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady.

A jestli všechno tohle to oni zvládnou, anebo aby to na konci neskončilo jenom jako papírově jako nová implementace, ale na druhé straně tam nebude ta zvýšená kapacita a nároky z hlediska personálií a z hlediska financí.

Velmi děkuji za případnou odpověď. Děkuji. Nyní máme faktickou poznámku.